3.

vrácený Senátem Než přistoupíme k projednávání tohoto zákona, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupit senátorce Miladě Emmerové. Chci vás informovat, že informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Kdo je proti? Hlasování má číslo 39. Tento návrh byl přijat.

Nejprve tedy prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k přiloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan ministr zdravotnictví. Jako navrhovatel nesouhlasím s pozměňovacími návrhy Senátu a doporučuji přijmout zákon v původní verzi schválené Poslaneckou sněmovnou. Děkuji, pane ministře. Zeptám se, zda k návrhům Senátu chtějí vystoupit zpravodaj garančního výboru pan poslanec David Kasal není tomu tak, a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Foldyna není tomu tak.

Vážený pane předsedo, vážení přítomní, dovolte mi, i když jde o úkon čistě úřední, abych vás naprosto lidsky pozdravila.

Byl to senátní tisk číslo 87.

Za druhé pověřil mne a senátora Vladimíra Plačka odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Pokud by snad byly nějaké pochyby, že změna v režimu očkování, která je zde také uvedena v pozměňovacích návrzích, se nezdá jako zcela přiléhavá, tak Z levé části od ministerské lavice zaznívá hluk. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za pozornost. Děkuji, paní senátorko. Dále v rozpravě mám jednu písemnou přihlášku, to je přihláška pana poslance Štětiny.

Dobrý den, vážený pane předsedo, vážená paní senátorko, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.